Vážení spoluobčané, dámy a pánové, to bude jednodušší.

I vláda moc dobře tuší, že její důvody nemají oporu v české legislativě.

Prostě to jen zkouší, kdyby to náhodou vyšlo. Tentokrát na to, aby se vlomila do zavřených dveří.

Možná to s pomocí té síly vyjde, ale jen tady. Tak ano.

Pokud by se tak stalo, tak jsou tady vážné obavy, zda ještě žijeme v demokratickém a právním státě.

Předně to, že se budou zřejmě důchody valorizovat, mohla vláda předpokládat už před mnoha měsíci. Vysoká inflace se dala předvídat, koneckonců právě vysoká inflace je důsledkem ekonomické politiky současné vlády třetí nejvyšší v Evropě. Ano, těší se, vláda inkasuje stovky miliard, které platí lidi a hlavně důchodci. No, ale vrátit nechce nic.

Alespoň o tom hovoří čísla Eurostatu. Hůře je na tom pouze Maďarsko a Lotyšsko. Rozhodně nejde o státy, které by měly nízký deficit nebo byly uzavřené. Otevřenost naší ekonomiky, tedy dovoz inflace ze zahraničí a schodek rozpočtu, je hlavním argumentem, kterým chce vláda utišit kritiky, říci, že za to nemůže.

Může. Svalování na někoho jiného nebo vymlouvání neobstojí. Při takové inflaci vláda mohla předpokládat, že bude nutná mimořádná valorizace, státní rozpočet tedy tomu měl být přizpůsobený.

ne asi neohrozí, ale řekl, že má peníze. Tak kde je problém?

Ohrožené bylo zdraví a životy. To, jak asi sami uznáte, je trochu jiný kalibr obav. Možná byste si mohli vzpomenout, jaká byla situace? Celosvětový nedostatek kvalitních roušek, nikdo pořádně nevěděl, co všechno covid dokáže způsobit.

Ale to nebudu dneska číst.

Nechápu, kdo tohle vymyslel?

Jedna parta, jedna totalita!

Jak již bylo zdůrazněno, orgánem primárně příslušným k posouzení, zda se o takovou situaci jedná, je vláda a posléze Poslanecká sněmovna, nikoliv Ústavní soud.

Nelze však akceptovat využití tohoto mimořádného institutu jako běžného nástroje omezení zákonodárné procedury parlamentní většinou, kdykoliv opozice vysloví nesouhlasný postoj k návrhu zákona a k zabránění nebo oddálení jeho přijetí využije jednacím řádem stanovené prostředky.

A není to opět pod stejným stranickým praporem?

Mimochodem stavební spoření ODS leží v žaludku už dlouho.